Proto jsme se snažili najít možnost, aby se dalo odejít po dosažení 60 let věku, odpracování 20 let ve službách na záchrance na plný úvazek, a potom jsme zajistili v minulém období tady touto Sněmovnou souhlas s tím, že takový záchranář by mohl jít po odpracování těch 20 let až o pět let dříve do důchodu, což při současné věkové hranici odchodu do důchodu v 65 letech by nás právě posunulo na těch 60 let věku možnosti odchodu. A právě tam se ukazuje, že se kondice člověka láme a dochází tam k výrazným změnám. Myslím si, že jsme si to tady oddiskutovali, všichni to pochopili a napříč Sněmovnou jsme pro to zvedli ruku.

Takže děkuju. Všichni jsme s tím tady souhlasili. Prošlo to Senátem, kde se to mělo opravit, ale z určitých politických konsekvencí, které byly navázány na důchodový zákon, tak tam k opravě nedošlo.

My jsme se ho tady pokusili opravit. Byla to jednoduchá úprava.

Já tu vizi znám.

Slíbil to těm záchranářům. Já se opět omlouvám, ale ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, žádám o přesunutí rozhovorů do předsálí či ztišení.

To znamená, že na parametr za 20 let o 5 let se dostáváme o 5 let až za 30 let. A teď řeknu podstatu našeho pozměňujícího návrhu. Diskutovali jsme to jak s kolegou Kaňkovským, tak s panem ministrem opakovaně, i napříč s kolegy pětikoalice, se zdravotníky, se členy sociálního výboru a podobně.

Ještě chci připomenout důležitý fakt. Jak jsme tady slyšeli pana doktora Kaňkovského, on to kvituje, protože urgentní příjmy, tam jsou skvělí lidé, pracují zase někteří z nich částí úvazku na záchrance, ale jestliže se stane, že naši záchranáři nebo lékaři na 0,2 úvazku pracují na urgentním příjmu, potom se nedočkají těch pěti let ani za 30 roků, ale museli by na to čekat třeba 35 a více let.

Teď jsme v situaci, že jsme to samozřejmě probírali v podvýboru pro záchranné služby, bylo to 25. října, a už je to dáno tím, že ten podvýbor samozřejmě hájí zájmy záchranářů, tak to tam bylo přijato a byla tam přijata podpora našeho pozměňujícího návrhu snížit ten nárok o jeden měsíc dříve na 44 směn. Musím podotknout, že tam nejsou v podvýboru jenom členové opozice, samozřejmě, ale jsou tam i členové koalice. Mimochodem, koaliční poslanci byli ochotni nás podpořit i v té původní jednoduché opravě původního zákona, kterou vládní pětikoalice odmítla.

A já si myslím, když jsem toto přednesl, a podotýkám, nebyly to garanční výbory, ale byla to jako informace ve středu na výboru pro zdravotnictví, kde pan předseda výboru profesor Svoboda nás také alespoň slovně podpořil a řekl: Ano, jsme zdravotníci, já to chápu a podporuji, ale samozřejmě to nechám na hlasování Sněmovny, tak totéž se odehrálo včera na výboru pro bezpečnost, kde jsme to podrobně diskutovali, kde kolegové byli seznámeni s nerovnoměrností sociálního zajištění základních složek IZS, a i tam byla slyšet slova podpory. A já bych tady řekl, nemusí tady být a to přiznám panu ministrovi jako velké pozitivum jeho navrhovaného řešení i při minulém řešení nám bylo vyčítáno, že bychom sáhli do důchodového účtu a že by to bylo svým způsobem nespravedlivé zvýhodnění záchranářů, ale tady v této situaci už je to vyřešeno a pan ministr tam navrhl navýšení pojistného do důchodového účtu, takže toto je tam zajištěno. Takže i tento argument padá a není to o tom, že bychom nějak poškodili důchodový účet. Pane ministře, ještě jednou vás prosím, tahle Sněmovna, tito poslanci, se budou dívat na vás, jaké dáte stanovisko.

Moc vám děkuju za pochopení. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Pastuchová, připomínám, že pak jsou ještě další přihlášeni do rozpravy. Prosím, vaše dvě minuty.